Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velmi krátce v rámci faktické poznámky, spíš takové strohé konstatování.

Těmi jsou zejména provozování nelegálních sázkových her prostřednictvím sítě internet, kde příjmy z něj nebudou nadále zdaňovány, a nesoulad platné právní úpravy s právem Evropské unie. V návrhu zákona je nutno v důsledku této nekomplexnosti spatřovat ne zcela opodstatněné znevýhodnění legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her.

Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Děkuji za slovo. Já opravdu velice stručně.

Takže snad proto.

Nyní tedy s řádnou přihláškou pan poslanec Ladislav Šincl. Jste řádně přihlášen a máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Mám konkrétně na mysli také to, že zde není negativní stanovisko Ministerstva financí, které reálně hrozilo u jednoho téměř takzvaně koaličního návrhu u sněmovního tisku 437, který byl takzvaně mimo optimální bod Lafferovy křivky a kde dle stanoviska Ministerstva financí zdůrazňuji: dle stanoviska Ministerstva financí hrozil strmý propad příjmů. Je zde také jasně uvedeno ze strany Ministerstva financí, že garantují že garantují slibované dodatečné výnosy a nehrozí arbitráže pro Českou republiku tak, jak jsem si přál ve svém minulém vystoupení ke sněmovnímu tisku 437.

Chci váženou Sněmovnu ujistit, že tuto myšlenku budu prosazovat i nadále, například v rámci projednávání dlouho očekávaného vládního zákona o hazardních hrách. I přes uvedenou výhradu vám zde hned v úvodu chci sdělit, že tento vládní já i celý klub sociální demokracie podporujeme a jsme připraveni hlasovat i pro jeho schválení rovnou v prvním čtení. Myslím si ovšem také, že by bylo poctivé si dnes odpovědět na otázku, proč tu dnes, 27. 10., projednáváme tento návrh ne úplně standardní cestou na mimořádné schůzi, která je stále jen částečným, neúplným řešením, a není již dávno schválen dlouho slibovaný vládní zákon o hazardních hrách, který je v současné době jen v prvním čtení. Jen pro upřesnění, on vystupoval zejména ke sněmovnímu tisku 437 původního poslaneckého návrhu novely loterijního zákona poslance Volného.

To je hodně důležité pro další pochopení pravdivého příběhu zákona o hazardních hrách. Ano, pan ministr svůj úkol splnil.

Musím říct, že jsem v té době tento vývoj obdivně sledoval a imponovala mi ambice tvůrců zákona nenechat se nijak ovlivnit při tvorbě legislativy hazardní lobby. To byla ovšem jen první část příběhu, jehož pokračování už tak optimistické a jednoznačné není. To, co bylo do vlády předloženo, bylo ovšem jen pro kamery, pro média, kde se pan ministr chtěl prezentovat jako velký bojovník proti tvrdému hazardu. Do konce minulého roku byl ovšem tento dobrý návrh zákona pod taktovkou ministra Babiše a jeho poradců na Ministerstvu financí postupně potichu změkčován až do dnešní téměř bezzubé podoby ke spokojenosti provozovatelů nejtvrdšího automatového hazardu.